Hlasoval jsem pro a ukázalo se, že jsem se zdržel. Takže... Takže budeme nyní hlasovat o námitce pana poslance.

Kdo je proti?

Je zde žádost o odhlášení. Poprosím vás, abyste se přihlásili znovu.

Zopakuji, že hlasujeme o pevném zařazení bodu paní poslankyně Adamové Pekarové ve středu po třetích čteních. Tuto středu. Dvacátého pátého? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 24, přihlášeno 179, pro 91 . Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Mě také překvapilo, že dneska Pirátům procházejí návrhy lépe než panu Faltýnkovi.

Děkuji.

My jsme si schválili gremiální návrh harmonogram rozpočtu.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Takže v tuto chvíli jsme se vypořádali se všemi návrhy, tak jak zazněly, a budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku ve znění přijatých změn.

Víme všichni, o čem hlasujeme? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Já jsem vyšel vstříc, ale mám za to, že logické je hlasování o prodloužení, až když máme schválený pořad schůze. A ten ještě pořád nemáme schválený. Ale nechal jsem se ovlivnit. Teď budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku. Kdo je pro navržený pořad schůze? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.